Ale opravdu tohle je skupina, kterou nesmíme nechat padnout, pokud nám záleží na tom, aby tady i nadále byla střední třída, která je základem pro každou demokratickou společnost. Děkuji vám.

Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Vážené dámy, vážení pánové, já jsem velice ráda, že po dlouhém úsilí se podařilo dostat tento zákon na jednání naší Sněmovny a že je možné k němu konečně vést férovou diskuzi.

Nedošlo k tomu, byť Sněmovna přijímala i usnesení, kterým k takovému kroku vládu vyzývala. Předložili jsme jej s tím, že jsme si vědomi toho, že je potřeba o něm vést debatu a k tomu konečně dochází; debatu o tom, jaké konkrétní parametry tam mají být. Chápu výtku, kterou často opakuje paní ministryně, že je nutné vyčíslit náklady pro stát.

Některé z nich, protože už jsou jich dohromady desítky, by díky přijetí této legislativy mohly být zrušeny. Mohla by být nahrazena ta forma pomoci, která probíhá skrze ministerstva, formou pomoci, která by probíhala skrze zákon, který by ministerstva aplikovala a který by byl pro všechny předem jasný. Ty podmínky by byly velmi transparentní, neměnné a všichni by věděli, co mají doložit, co mají dělat, aby podporu od státu, odškodnění to je důležité, to je lepší výraz, protože oni by o žádnou podporu nežádali, kdyby podnikali tak jaké odškodnění mají za tu situaci od státu nárok získat. Pokud chceme, aby naše ekonomika vydržela tento obrovský nápor, tuto obrovskou ránu, kterou některé sektory zažívají, je zkrátka nutné tu pomoc mít.

Tohle by se přesně odstranilo. Tím zákonem by se to odstranilo, bylo by to mnohem jednodušší a ve finále by to bylo jednodušší i pro samotný stát, který by nemusel řešit desítky programů, desítky různých podpor, ale měl by jasně dané mantinely pomoci, které by byly dané právě tím, co tady teď projednáváme. Pevně věřím, že všichni chcete vnést jasno do vládní pomoci, že chcete, aby taková pravidla tady byla, protože ulehčí život všem nejenom podnikatelům a jejich zaměstnancům, nejenom vládě, ale i úředníkům na ministerstvech, kteří to pak posuzují. A tohle by měl být náš cíl přehlednost, transparentnost, zjednodušení a tím pádem i zrychlení té samotné pomoci, kdy by nemuseli jednotliví podnikatelé, živnostníci na ni čekat dlouhé měsíce, ale zkrátka byla by pomoc na jejich účtech mnohem dříve, a tím pádem by byla efektní. Pevně věřím, že jsme schopni se dohodnout na konkrétních parametrech.

Já vám děkuji za to, že k tomu takto přistoupíte, protože si myslím, že tady je ve hře mnohem víc než to, kdo si za co připisuje politické body. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, troufám si tvrdit, že tu mezi námi není nikdo, kdo by pochyboval o nutnosti a povinnosti státu přiměřeně kompenzovat podnikatelům a firmám dopady protiepidemických opatření.

Zároveň jsou to oblasti vzájemně provázané, protože není možné mít fungující zdravotnictví, pokud jsou ekonomika a veřejné finance v rozvalu.